My jako Česká republika jsme k tomu mohli přidat ještě sto procent.

Někdo může říkat ano, je to až po roce.

Děkuji panu ministrovi.

Pane ministře, teď v závěru svého příspěvku jste říkal, že 605 milionů bude vyplaceno, na začátku jste říkal, že bylo vyplaceno.

Zemědělci nevěděli, co po nich vlastně budete chtít. Možná že i tam někde bude problém, že to není na straně zemědělců, ale spíš na straně Ministerstva zemědělství, že nebylo schopno říci, které informace vlastně jsou.

Prosím, pane ministře, o doplňující odpověď.

Bylo to zhruba 304 milionů korun.

Děkuji.

Děkuju. Děkuji panu ministrovi za jeho odpověď. Prosím, pane poslanče.

Na mysli jsem měl přitom státní podniky a obchodní společnosti vlastněné státem nebo územně samosprávnými celky. Ve své písemné odpovědi jste zcela správně přirovnal Budějovický Budvar k běžným obchodním společnostem vlastněným soukromými osobami. Účelem existence všech těchto subjektů je dosahování zisku a jediný rozdíl mezi nimi je ten, že zatímco Budějovický Budvar vlastní stát, vlastníkem obchodních společností jsou nejčastěji soukromé osoby. Proto i plně souhlasím s vaším závěrem, že národní podnik je nutné z registru smluv vyjmout, jinak zcela zbytečně ohrozíme jeho konkurenceschopnost. Pokud jste přirovnal Budějovický Budvar k běžným obchodním společnostem vlastněným soukromými osobami, neplatí tím spíše vaše závěry i na obchodní společnosti vlastněné státem? Vždyť zde už skutečně není ale naprosto žádného rozdílu než toho, kdo takovou obchodní společnost vlastní. Ptám se vás proto, pane ministře, zda budete ve třetím čtení zákona o registru smluv podporovat ty pozměňovací návrhy, které budou znamenat vynětí obchodních společností vlastněných státem nebo územně samosprávnými celky. Vzhledem k vaší předchozí odpovědi by jiná než kladná odpověď na moji otázku byla velmi nelogická. Děkuji za odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Já jsem neměl kapacitu a ani nemám dělat si analýzu, jaký dopad může mít tento zákon například na již zmiňované České dráhy. To musí přijít a říct ministr dopravy. Děkuji. Pan poslanec nemá doplňující otázku.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, páni ministři, chtěla bych se, pane ministře, zeptat na aktuální stav ratifikace Úmluvy Rady Evropy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů z trestné činnosti a o financování terorismu.